Podle mě všichni, kteří milují regulace, byrokracii a nařízení. Podotýkám, že jedna skupina se bojí jedné a zase jiná skupina druhé verze. A to je výsledek našeho jednání.

Nicméně se zase obáváme toho, že

A to není dobře. Na to máme mateřské školy. Boom přijde za chvilku do základních škol a za osm let dorazí na střední školy. Na to se dá nějakým způsobem zareagovat a připravit.

Toho se opravdu obáváme. A protože to byla naše myšlenka, kterou kdysi, jak jsem dneska zjistil, naši poslanci navrhovali už asi čtyři volební období zpátky, tak to, co jsme vyrobili, to je skoro neuvěřitelné. Říkám my, co jsme tady vyrobili. Senát nám to má opravovat. Senát možná naši jednu chybu opravil, ale pak toho ještě víc pokazil.

Určitě je lepší sněmovní verze.

To je naprosto logické a evidentní.

To samozřejmě nevylučuji.

Děkuji panu předsedovi poslaneckého klubu Občanské demokratické strany. Nyní tu mám dvě faktické poznámky. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty. Ještě jednou dobrý večer.

Považuji to za docela zásadní věc předloženého zákona. Ať už je to senátní, nebo sněmovní, každý zřejmě máme nějakou preferenci, ale rozhodně bych se přimlouvala za stanovisko, které tady vyjádřila paní ministryně, abychom dnes tuto diskusi ukončili. A pokud hledáme cesty, jak pomoci lesním školkám, myslím si, že současná novela školského zákona, která se teď projednává, dává prostor, abychom vymezili lesní školky v rámci předškolního vzdělání. Já to vidím jako velmi realistickou cestu. Děkuji paní poslankyni Putnové. Dále s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Mihola. Prosím, pane poslanče. Jenom krátkou reakci na kolegy z ODS. Netroufal bych si tady říkat, že jedna je ta opravdu lepší. To trošku obdivuji, že u nedokonalých verzí se takto jednoznačně dokáže kolega vyjádřit.

Tak potom tuto alternativu opravdu nechápu a nerozumím jí. Děkuji panu poslanci Miholovi. Děkuji za slovo.

Děkuji panu poslanci Blažkovi. Po této faktické poznámce se dostáváme k řádně přihlášeným. První řádně přihlášenou je paní poslankyně Radka Maxová. S chutí do toho, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, jdu s chutí do toho. Chci připomenout všem zde přítomným i nepřítomným v předsálí, že tento návrh není o lesních klubech, prosím vás, ne o školkách, protože školky to nejsou. Ráda bych tady přítomným, kteří se tomu nevěnují tak do detailu jako já, přečetla pár informací ze závěrečné zprávy z pokusného ověřování provozu lesních tříd integrovaných v mateřské škole.

Jeho hlavním cílem bylo zjistit, zda a za jakých podmínek je možné integrovat lesní mateřskou školu do provozu klasické mateřské školy. Původní záměr Ministerstva školství nebyl ověřovat provoz samotné lesní mateřské školy, ale pouze možnosti její existence v běžné mateřské škole. Proto bylo v průběhu ověřování upřesněno, že se nebude jednat o ověřování provozu lesní mateřské školy při mateřské škole, ale o ověřování provozu lesních tříd integrovaných do této mateřské školy.